Úplně rozumím tomu, co říkáte. A tak jako na všechno, i na toto je řada protichůdných názorů a jeden budou zastávat ti, jejichž slova jste zde zcela oprávněně prezentoval. Jsem schopen vám doložit řadu protichůdných stanovisek. To, co nás k tomu vedlo, je situace, kdy jakékoliv snížení mobility je prokazatelně tím, co snižuje riziko kontaktu, a tudíž riziko šíření epidemie. Jinými slovy, jestliže půjdete do obchodu každý den, anebo tam jeden nebo dva dny nepůjdete, potom dojde ke snížení počtu kontaktů.

Cest k jednomu cíli je vždy bezpočet. Vybrali jsme tady tuto a myslím si, že tak jako určitě najdete spoustu důvodů k tomu ji odmítat, tak najdeme spoustu důvodů a dat ji podpořit.

Děkuji za vaši odpověď, pane ministře. Já jsem Středočech. Tady desítky tisíc lidí denně ráno opouštějí svá bydliště v době, kdy jsou obchody ještě zavřené, a přijíždějí domů v době, kdy obchody už jsou zavřené.

Totéž platí u úřadů. Pokud ti lidé ze zákona musí své záležitosti na úřadech vyřídit, pak zkrátka a dobře nejenom že tam jedou stejně, ale ještě tam stojí s ostatními a čekají hodiny na to, aby jejich záležitosti byly vyřízeny. Děkuji.

Ekonomové i podnikatelé tomuto kroku fandili s nadějí, že přispěje k větší podpoře českých firem a zpřístupní pobídky pro malé a střední podniky díky zmírnění vstupních požadavků na investice, jak ostatně vláda deklarovala. Jenže novela již platí déle než rok a za celou tuto dobu vláda schválila jen jednu jedinou pobídku, a to ještě s výhradami. Přitom v průběhu předchozích čtyř let bylo přiděleno každoročně minimálně 70 pobídek. Investiční pobídky jsou ovšem důležitým nástrojem pro podporu ekonomiky.

Je ale otázkou, zdali jedna přiznaná pobídka je adekvátní a skutečně znamená tu slíbenou podporu českých firem. Děkuji za odpověď.

Proto máme v Ústavě právo na soukromí.

Chci se zeptat, jestli s tímto souhlasíte. Chtěl bych doplnit, že se nejedná o konkrétní případy.

Tyto dvě věci jsou neslučitelné.

Proto toto považuji za velké ohrožení soukromí a ptám se vás tedy na to, jestli s tímto přístupem souhlasíte. Děkuji.

Vážený pane ministře, vzdělání budoucích generací by mělo být jednoznačně naší prioritou. Zavřené školy a jejich zavření je pro žáky velikým zásahem do ekonomického a soukromého života jejich rodin. Je to ohromný nápor na rodiče dětí a zejména na děti samé. Žáci ztrácejí školní návyky, vznikají ohromné rozdíly mezi žáky nejenom podle škol, ale také podle tříd, a dokonce ve třídách samých. Pro budoucnost našich dětí je dlouhé zavření škol fatální. A my nesmíme, nesmíme jejich budoucnost obětovat. Proto jsem interpeloval vašeho předchůdce, zda by nám sdělil data, podle kterých se rozhoduje o uzavření škol. On žádná data veřejnosti nesdělil. Já dnes velmi vítám, že se konečně otevřou školy pro první a druhé třídy. Ale chci se vás zeptat: Jaký je ten zásadní rozdíl mezi druhou a třetí třídou například? Nebo čtvrtou třídou nebo prvním ročníkem druhého stupně? Většina zemí totiž takto razantně školství neomezila, zejména pro děti do 12 let věku.